Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Mám zaznamenáno, že se hlásí pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dobré ráno.

My jsme dostali žádost o mimořádnou schůzi, která se bude konat příští úterý. V té žádosti je návrh zákona, který bere zdravotním pojišťovnám 13 miliard, a my máme důvodné podezření, že to sníží dostupnost zdravotní péče občanů České republiky, a musíme se samozřejmě poradit, jak budeme v této věci postupovat. Než přerušíme schůzi, tak jen vás, kolegové a kolegyně, upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.